Dál bych se rád zmínil ještě o dvou pozměňovacích návrzích, které již směřují do jiné kapitoly, do avizované kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Tím prvním je pozměňovací návrh pod označením B19/1, kde reaguji na potřebu, která v naší zemi narůstá, a tou je paliativní a hospicová péče. Je velmi dobrým znamením, že se Česká republika v posledních letech paliativní a hospicové péči věnuje více než v minulosti. Bohudíky se v posledních patnácti letech podařilo zbudovat v tuto chvíli už patnáct fungujících kamenných hospiců, bohužel v jednom kraji kamenný hospic ještě chybí, je to můj domovský Kraj Vysočina, ale je také potřeba říci, že se velmi dobře rozvíjí terénní hospicové služby. A to je samozřejmě velmi dobrý signál a je potřeba v něm pokračovat. Bohužel podpora ze strany státu směrem k hospicové péči není na dostatečné úrovni. Ministerstvo zdravotnictví má sice zřízen dotační program na podporu hospicové péče zejména v té materiálně technické oblasti, ale na příští rok je v něm alokováno pouhých 12,5 mil. korun. Podle mého názoru je to naprosto nedostatečné nejenom na příští rok, ale i na roky další. Z tohoto důvodu předkládám pozměňovací návrh, který by navýšil tento dotační program alespoň o 10 mil. korun. Opět ho předkládám variantně. V jedné variantě sahám do kapitoly Kanceláře prezidenta republiky. Možná byste si mohli myslet, že to je nějaké gesto vůči panu prezidentovi jako vyjádření mého nesouhlasu s jeho politikou a jeho chováním. Ano, patřím mezi kritiky pana prezidenta, nicméně pan prezident je dlouhodobým podporovatelem hospicové péče a musím říci, že tohle je oblast, za kterou ho chválím. Proto předpokládám, že by mu nečinilo potíže, kdyby 10 mil. z poměrně bohatého rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky bylo určeno právě na bohulibou činnost, a tou je hospicová péče. Navrhuji ale i jiný zdroj financování pro podporu hospicové péče, tak věřím, že si alespoň z jedné varianty budeme moci vybrat. Posledním pozměňovacím návrhem, kde bych vás rád požádal o podporu, je pozměňovací návrh pod písmenem B18, kde navrhuji posílení zdrojů Ministerstva zdravotnictví v podkapitole, která směřuje do primární prevence nemocí. Hovořil jsem zde o tom ve druhém čtení. Nám se daří navyšovat finanční prostředky do akutní a chronické péče o naše nemocné. To je samozřejmě naprosto v pořádku. Nicméně pokud chceme dosáhnout kvalitativního zlepšení zdraví české populace, tak musíme učinit zásadní kroky v primární prevenci. A tady je potřeba říci, to není jenom na tuto vládu, i několik vlád dozadu a i těch, kde seděla KDUČSl, se primární prevenci věnovalo velmi málo, nebo vůbec ne. A pokud si vezmeme příklad severských zemí, ale i některých zemí na západ od nás, tak skutečně dobře prováděná účinná prevence nemocí jednak dokáže významným způsobem zlepšit zdraví občanů, ale také dokáže ušetřit významné finanční prostředky ve státním rozpočtu, které jsou určeny na léčbu pacientů. Milé kolegyně, vážení kolegové, pevně věřím, že se dobře rozhodnete při finálním hlasování o pozměňovacích návrzích, a já vám děkuji za pozornost. To byl pan poslanec Kaňkovský.

To byla faktická. Prosím. Máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přeji vám příjemné předvánoční odpoledne. Ačkoliv se nám blíží svátky, pan premiér by si měl uvědomit, že stále ještě je premiérem této republiky a nikoliv Ježíškem. Jinak si totiž nedokážu vysvětlit jím předkládaný rozpočet, ve kterém rozhazuje miliony, či spíše miliardy, nalevo i napravo v trapné populistické snaze uplatit naše občany, aby mu prominuli jinak nekompetentní politiku.

Nyní vám vysvětlím, proč je návrh z fiskálního hlediska zcela nesmyslný, a následně připomenu položky, které v návrhu rozpočtu zoufale chybí a ze kterých by na rozdíl od populistických úplatků mohlo Česko skutečně čerpat nějaké benefity. Jak je možné, že v době, kdy se naší ekonomice daří nejlépe, plánujeme deficitní rozpočet?

Chceme k hospodářství přistupovat ne jako k dojné krávě populistických slibů, ale zodpovědně.

Piráti chtějí být na recesi připraveni. Proto jsme navrhli ten úsporný balíček, který odebírá alespoň 10 mld. korun z rozpočtu. Já bych chtěl připomenout, že rozpočet není čistě technickou záležitostí, ale je to veřejnou deklarací, reálným plánem toho, jaké má vláda pro následující rok se zemí plány, které oblasti jsou pro ni prioritní a které za důležité nepovažuje.

Mé komentáře se tedy budou týkat nejen zahraniční a obranné politiky, ale i dalších oblastí.

Jde především o odměňování ministerských úředníků, rozpočty ambasád a prostředky plynoucí na humanitární, rozvojovou a transformační pomoc.

To jsou schopnosti, které soukromý sektor vyvažuje zlatem. Přitom platové podmínky jsou ve srovnání s ostatními ministerstvy ty nejnižší.

Jsou to lidé, kteří reprezentují naši zemi v zahraničí a pomáhají utvářet image u našich partnerů. Koneckonců musíme mít také kvalitní diplomaty zásluhou našeho premiéra a jeho koaličního partnera KSČM.